To by přece do značné míry způsobilo i určitý skandál a poškodilo by to Českou republiku směrem navenek. Byli bychom vnímáni jako země, kde spolu ústavní činitelé nejsou schopni mluvit, kde nejsou schopni dávat, koordinovat své postoje a kde musí postupovat vůči sobě takovýmto striktním způsobem, to znamená, že si vzájemně hází klacky takovýmto způsobem pod nohy. Dávám přednost jednání, dávám přednost koordinovanému postupu. A pokud jde o jednání vlády příští týden, budu hlasovat tak, že nechci blokovat cestu prezidenta republiky na vzpomínkovou slavnost, která se bude týkat 70. výročí konce druhé světové války, právě proto, že jde o tuto vzpomínku i právě kvůli těm padlým, kteří obětovali svůj život pro to, abychom v Evropě porazili hitlerovský nacismus. Třetí interpelaci přednese pan poslanec Zbyněk Stanjura, který pana premiéra bude interpelovat ve věci registračních pokladen. Děkuji za slovo. Dneska budu citovat pouze čísla z vládního materiálu. Abych nebyl obviněn z toho, že si opozice něco vymýšlí, tak se chci zaměřit na potenciální výnosy státního rozpočtu a na náklady podnikatelského sektoru.